Dobré odpoledne ještě jednou. Je tady cítit z diskuze, která probíhá, že je tady poměrně velká vůle tento zákon vrátit vládě k přepracování.

Ale znovu apeluji na to, ta předloha bohužel není v dobré kondici a važme, jestli ji máme v této kondici pustit do dalšího čtení.

Takže to si poznamenávám.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já myslím, že situace je vážná. To není nějaká obyčejná novela, není to ani obyčejná právní norma. Už tady zaznělo z úst pana ministra, že po 50 letech se tady tvoří nový zákon. Jsme v situaci, kdy vláda je na odchodu, bude nová vláda, bude nový ministr spravedlnosti, a já se domnívám, že tady skutečně nehrozí žádné prodlení. Pokud jsme vydrželi s tím zákonem v té dnešní podobě 50 let, tak holt vydržíme ještě rok nebo možná rok a půl. Já bych se v tomto smyslu za klub KDUČSL připojil k návrhu pana kolegy Ondráčka a pana kolegy Bendy, protože se domníváme, že teď projednávat něco vytaženého ze šuplíku, a osobně teď zažívám podobné debaty okolo novely insolvenčního zákona, tak já se domnívám, že skutečně by bylo dobré, aby přišla kvalitně připravená norma z nové vlády, která bude mít důvěru, a pak se jí tady zabývejme v Poslanecké sněmovně. Žádné škody z prodlení zde nehrozí.

Tyto připomínky, které v průběhu už přípravy na toto první projednání zákona jsme několikrát projednávali v různých pracovních skupinách. Jedné se zúčastnili i pracovníci z Ministerstva spravedlnosti, z legislativy, a říkali, že tomu vyjdou vstříc, tak aby měl šanci konkrétně reagovat na ty připomínky a říci: ano, s tím počítáme, ne, z těch a z těch důvodů toto nezapracujeme.

To je dlouho připravovaný zákon. To, že má určité vady, tady nenahradíme.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni mají připomínky, předkladatelé mají připomínky, znalci mají připomínky, tak to nechejme na období po létu, udělejme k tomu seminář, připomínky dejme Ministerstvu spravedlnosti a nástupce pana Pelikána je zpracuje.

Děkuji.

Táži se na závěrečná slova. Pan ministr Pelikán? Má zájem. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice stručně.

Těmi, komu se v tom tak pěkně nežije, jsou zejména soudy, soudci a uživatelé spravedlnosti, kteří se na to kulaté razítko nemohou spolehnout.

To je to, co se snažíme změnit.

Antagonismus zájmů jednotlivých skupin, které přicházejí do hry, je takový, že prostě vždycky k tomu budou připomínky, protože všem těm skupinám najednou vyhovět nelze.

A ozvala se druhá strana, která říká, že to je chyba.

Proto ještě jednou prosím o propuštění do druhého čtení s tím, že jako projev té konstruktivnosti podporuji návrh paní profesorky Válkové, aby se prodloužila lhůta pro druhé čtení o 20 dnů.